Dnes bylo za účasti ověřovatele vylosováno pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády Petra Fialu či na vládu České republiky, poté na ostatní členy vlády. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic. Upozorňuji interpelující poslance i interpelované členy vlády, že ihned po ukončení interpelací na omluveného pana předsedu vlády budou následovat interpelace na členy vlády.

Paní poslankyně, máte slovo.

Máme 24. 3. a já se ptám, jak byly splněny konkrétní úkoly dané zákonem, to je založení nového finančního místa v integrovaném informačním systému státní pokladny, změny ve státním rozpočtu, rozpočtová kapitola a eliminace prostředků mezi Ministerstvem pro místní rozvoj a Nejvyšším stavebním úřadem. A druhá moje otázka: Jak budete zdůvodňovat neplnění milníku, kterým je zřízení Nejvyššího stavebního úřadu, a jak budete argumentovat Evropské komisi jeho nesplnění, když podmínkou schválení byla reforma stavební správy v České republice a Komise odsouhlasila částku 1,6 miliardy na zřízení a implementaci Nejvyššího stavebního úřadu? Děkuji potom za odpověď. Děkuji za dodržení času. Jak jsem avizovala, předseda vlády je omluven a odpoví v souladu s jednacím řádem do 30 dnů písemně.

Pane poslanče, máte slovo.

Já bych měl interpelace na pana premiéra.

Jak všichni víme, cenzura není nějaký akt, který by se děl z ničeho nic, ale je to taková ta salámová metoda, kdy se na začátku něčím začne, třeba při mimořádné situaci, a pak za dva, za tři, za čtyři, za pět let zjistíme najednou, že už se to zastavit nedá.

Mě by zajímalo, jakým způsobem a kde vzniklo to rozhodnutí a jakým způsobem to bude pokračovat.

A nyní bych požádala o přednesení interpelace pana Andreje Babiše. Prosím vás, vzpomeňte si na emisní povolenky. A teď máte Evropskou radu, tak pokračujte v tom, co jsem říkal.